Proto si myslím, že také tento typ daňové změny nemá vlastně velký efekt a nemá ten efekt, který to mělo mít, oživení ekonomiky. A mně by opravdu ani tak nevadil deficit nebo jeho zvyšování, pokud bych věděl, že to poslouží k nakopnutí ekonomiky, ale já tady tvrdím, a zase se vracím k tomu, co tu pořád opakuji já nechápu smysl toho, ať mi někdo odpoví, jaký je důvod snižování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. V tom žádný důvod není, ani žádný nenajdete.

Máte slovo.

Cituji: Povinností jakékoliv vlády samozřejmě bylo zrušit tyto zákony, kterými je rozpočtově odpovědný exministr atd.

Děkuji za slovo. Pane kolego, já bych jenom rád ještě hovořil k panu ministru Zaorálkovi.

Ale pane ministře, řekněte všem poctivě, že rozpočet Ministerstva kultury na příští rok je takřka stejný jako na rok letošní a že v některých oblastech dokonce dochází k poklesu vynaložených částek.

Kolegyně Kovářová ještě posečká, protože je tam další faktická poznámka pana poslance Onderky a poté ještě faktická poznámka pana ministra kultury. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jenom vaším prostřednictvím krátká reakce na mého ctěného kolegu Martina Baxu.

Ano, já musím zareagovat na to, co tady zaznělo. Nemohu potvrdit to, co tady říkal pan poslanec Baxa, protože ve skutečnosti v našem jednání, které jsem měl s paní ministryní financí, jsme se skutečně dohodli.

A kulturní aktivity obecně.

Také je třeba si uvědomit, že v tom rozpočtu, který vy vidíte, nejsou započítané všechny prostředky. Například tam není ta miliarda, kterou jsem dostal na investice v roce 2020.

Stejně tak jsme se sešli, když jsem potřeboval posílit neziskové organizace, a vlastně jsme se vždycky dohodli na vytvoření buď určitého nástroje, kterým jsme potom situaci řešili podle toho, jak jsme odhadli tu sumu. Paní ministryně mi navrhla, abychom Nakonec dohoda byla.

Já budu reagovat na tu debatu kolem kultury. Pane ministře, to je všechno pravda, co říkáte.

To by mě opravdu zajímalo, tady těch 80 miliard visí úplně ve vzduchu.

A druhá věc, a to tady vůbec nepadlo, jak vy jako ministr pomůžete těm orchestrům, divadlům, které zřizují kraje a města.

Bude hledat nějaký poměr a samozřejmě to bude dopadat na ty instituce, a kulturní instituce na prvním místě, které jsou zřizovány obcemi, kraji a městy. A to je obrovský problém. A to je obrovský problém. Tam se musíme zaměřit. Vy to víte moc dobře.

V něm jsem právě žádal, aby Sněmovna podpořila pozměňovací návrh Jana Hamáčka, protože s ním si dovedu představit, že dojdeme... že budu schopen něco dělat. Ale prostě se obávám, že pokud Sněmovna podpoří ten návrh, který znamená daleko větší propad příjmů, já jsem tady celou dobu mluvil o tom, že v tom případě si nejsem jist, že jsem schopen potom mít takový nástroj, tak silný, a třeba i kdyby byl posílený, že něco zmůžu při tom, co v těch regionech hrozí. To jsem tady říkal.